Nyní pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením dopravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře souvisí se souběžně předloženým a před chvílí schváleným návrhem novely zákona o dráhách a implementuje rovněž právo Evropské unie. Jedná se o rozsahem nevelký návrh, jehož předmětem je zřízení nového ústředního orgánu státní správy, vymezení jeho základní kompetence a organizace. Konkrétní a podrobné vymezení působnosti a pravomoci úřadu se pak nachází v příslušných dopravních zákonech, zejména v zákoně o dráhách. Nechci tady číst celou tu zprávu, protože si myslím, že jsme zákon ve dvou čteních už podrobně zdůvodnili. Jenom bych rád uvedl, že k vládnímu návrhu zákona byly uplatněny čtyři pozměňovací návrhy. Ministerstvo shodně s garančním hospodářským výborem podporuje pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka a naopak nepodporuje pozměňovací návrhy paní poslankyně Matušovské. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi vás i zde požádat o podporu a přijetí tohoto návrhu zákona, protože přímo souvisí s předchozím zákonem a jeden bez druhého nemohou být. Děkuji panu ministrovi. Otvírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Opět děkuji za slovo.

Pokud se o tu problematiku zajímáte, skutečně vznikne nový úřad, nový státní úřad, který se stane oním regulátorem na železnici. Víte, že proběhla jak tady na plénu, tak v hospodářském výboru řada debat o tom, jakou cestou se vydat. Nakonec jsme došli ke shodě a k souladu. Co se týká pozměňovacích návrhů, procedura je velmi jednoduchá a krátká. Navrhuje hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, poté o pozměňovacích návrzích dohromady B1 a B2. Dále samotné hlasování pro B3 a konečně čtvrté hlasování budou to tedy pouze čtyři hlasování o návrhu zákona jako celku. Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Takže můžeme přistoupit k hlasování a prosím první hlasování pod písmenem A. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Kdo je proti?

Návrh pod písmenem A byl přijat.

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacích návrzích B1 a B2.

Návrh nebyl přijat Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B3.

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji? Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.